Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 59. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 46 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 3. září tohoto roku elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 59. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Tomáše Vymazala.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Marie Benešová zahraniční cesta, Klára Dostálová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody, Adam Vojtěch zdravotní důvody, Lubomír Zaorálek pracovní důvody. Nyní bychom tedy přistoupili ke stanovení pořadu 59. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. V tuto chvíli eviduji písemně jednu přihlášku s přednostním právem. V tuto chvíli ne. Dobře, v tom případě s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Fiala. Poprosím už všechny přítomné v sále o klid. Děkuji. Pane místopředsedo, máte slovo.

Samozřejmě bych byl v pokušení teď mluvit o tom, jak neúčinná nebo účinná jsou vládní opatření, jaké zmatky fungují, proč opět máme plošná opatření a co všechno vláda slíbila a nedodržela. Ale já to teď v tuto chvíli neudělám, protože my jsme svolali tuto schůzi proto, abychom za Občanskou demokratickou stranu tady mohli projednat tři konstruktivní návrhy. Návrhy, které mají pomoci živnostníkům, drobným podnikatelům, malým podnikatelům a krajům. Návrhy, které jsou podle nás nutné a které hlavně nesnesou odkladu.

Prosím, umožněte vystoupení svého kolegy. Děkuji. Také děkuji. Občanská demokratická strana letos na jaře navrhla odpuštění sociálních odvodů malým firmám a odpuštění sociálního pojištění živnostníkům. Vláda si naše návrhy po jistém váhání ale to v tuhle chvíli není důležité vláda si tehdy naše návrhy osvojila, ale jak asi všichni víte, teď tato podpora skončila, končí. A my jsme přesvědčeni, že to za této situace není správné, že by ta podpora měla zůstat zachována až do konce roku 2020. Myslím, že dnes je úplně jasné všem, že koronavirová krize neskončila.

A myslím si, že je nám také všem jasné, dámy a pánové, že nikdo z nás neví, jak se bude situace vyvíjet za měsíc, jak to tady bude vypadat.

A v této situaci, ve které jsme, je podle našeho názoru skoro naší povinností, nebo určitě naší povinností, pomoci a poskytnout alespoň nějakou jistotu těm nejmenším, těm nezranitelnějším a těm nepočetnějším účastníkům naší ekonomiky, aby měli čas se zotavit a aby měli jistotu alespoň nějaké minimální pomoci ze strany státu.

To se nakonec dělo i na jaře, ale nakonec ty návrhy, které přišly z opozice, ale které se právě týkaly této pomoci, nakonec byly i vládními poslanci odsouhlaseny.

V tomto případě ty argumenty vládních rezortů nemůžeme brát úplně vážně. Když tam třeba čteme nebo slyšíme, že tento druh podpory nahradí kurzarbeit.

A když slyšíme nebo vidíme, jak jsou administrativně náročné ty projekty, které se připraví, tak je také jasné, že letos by ty peníze a tu podporu viděl vlastně málokdo. A ti drobní živnostníci, nebo živnostníci a drobní podnikatelé, prostě nemohou čekat.